Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové Česká republika má v současné době uzavřeny mezinárodní smlouvy týkající se zamezení dvojímu zdanění s více než osmdesáti státy světa, Chile však mezi nimi dosud chybí. V kontextu mezinárodního zdanění je přitom zcela zásadní, zda země, která má jistou roli v obchodních i finančních záměrech českých daňových poplatníků, má uzavřenu daňovou smlouvu s naším státem, a to je jistě i případ Chile. Pro vaši informaci uvádím, že v dubnu letošního roku vyslovil souhlas s ratifikací této smlouvy Senát Parlamentu České republiky. Smlouva, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Chilskou republikou v současnosti navrhuje, řeší zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění veškerých druhů příjmů a majetku. Smlouva používá jako hlavní metodu vyloučení dvojího zdanění příjmů a majetku českých daňových rezidentů metodu prostého zápočtu zahraniční daně. Sjednaná smlouva nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy, a nemůže tak založit novou daňovou povinnost, ale pouze povinnost vyplývající z vnitrostátních předpisů upravuje. Řeší případy, kdy právo vybrat daň mají ve svém vnitrostátním právu zakotvené oba signatářské státy. V těchto situacích je smlouva zajisté nadřazena vnitrostátnímu předpisu.

Uzavření smlouvy nebude mít přímý dopad na státní rozpočet České republiky. Celkový přínos plynoucí z jejího uzavření bude záviset na tempu rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Na základě výše uvedeného a řečeného vás tedy prosím, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala zmíněné skutečnosti v úvahu při projednávání této mezinárodní smlouvy a vyslovila souhlas s její ratifikací.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Přeji dobrý den.

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru, což tímto činím. Děkuji za pozornost.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já mám jen takovou krátkou poznámku, když vidím, jak to tady vypadá za mými zády .

Panu kolegovi Laudátovi vaším prostřednictvím, pane předsedo.